Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený návrh usnesení. Kdo je proti? Hlasování číslo 131, přihlášeno 131 poslanců, pro 70, proti 17. Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Usnesení bylo schváleno a já končím tento bod.